Zásadní částí a pro mě osobně velmi důležitou oblastí jsou prevence a na to navazující rozvoj onkologie.

To všichni věděli, jediný, kdo to nevěděl, byl pan expremiér. Ví to i odborná veřejnost a kolegové zdravotníci v této místnosti, ale já to nechci pitvat.

Národní plán obnovy v oblasti zdravotnictví řeší v podstatě dvě hlavní oblasti: zvýšení odolnosti systému zdravotní péče a národní plán na posílení onkologické prevence a péče. Na ně je vyčleněno 15 miliard. První ministr, který tento plán představil na zdravotním výboru, jsem byl já v květnu tohoto roku. Po mém nástupu do funkce ministra zdravotnictví se mi ve velmi krátké době podařilo ve spolupráci s kolegy na Ministerstvu zdravotnictví v Národním plánu obnovy provést některé zásadní změny tak, aby byly peníze využity efektivně. Původně naprosto naddimenzované projekty, které neodpovídaly potřebám českého zdravotnictví, byly upraveny, aby je vůbec šlo realizovat, abychom tyto peníze nemuseli vracet.

Touto změnou se podařilo eliminovat zásadní rizika, která mohla významně ohrozit získání finančních prostředků pro Českou republiku.

Nebudou však podporovány pouze investiční projekty.

Je především plánována podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech, v rámci které budou podpořeny specifické typy péče v nemocnicích.

On tady kolega není, tak ho nebudu jmenovat, není to korektní. Já jsem informoval o plánu, který měla předchozí vláda, postavit za téměř miliardu simulační centrum u Institutu pro další vzdělávání.